Mluvil jsem s jedním vojákem, který vlastně léta strávil na palestinském území jako izraelský voják, který tam působil. A ten mi řekl to na mě udělalo taky velký dojem. Za ta léta, co tu jsem, tak jsem pochopil, že existuje jediný způsob, který jsme už dávno měli dělat. Tady těm palestinským klukům se postarat, aby měli práci.

Chápete? Měl jsem tak strašně silné zážitky a nakonec vám jeden řeknu, abyste si uvědomili, jak zvláštní je to prostředí.

Pamatuji si situaci, kdy mě Palestinci předávali Izraelcům, ti mě tam čekali jako standardně, na přechodu.

Chápete? Takže takhle těžké a neuvěřitelné bylo často působení mezi těmito dvěma stranami. Všechno, co jsem dělal, jsem dělal proto, že jsem měl pocit, že Česká republika by mohla pomoci tomu, ať v tomto prostoru skončí násilí. Tomu jsem sloužil vždycky, to mě na tom zajímalo. Takže proto, když se to násilí vrací, cítím povinnost říci tohle je špatně, opět se vydáváme špatnou cestou, která nevede nikam. Děkuji. Já samozřejmě budu vždy respektovat § 67 a umožním přednostní vystoupení.

Řešíme pořad schůze! Ano, já nad tím, pane předsedo, přemýšlím. Ale přece jenom není možné, aby ministr české vlády tady říkal věci, které říká, a nebyla na to žádná reakce. To by asi nebylo správné. Takže mi dovolte krátkou reakci.

A to nemluvím ani o terorismu, o všech těch souvislostech, které přece všichni známe.